Ano, ještě pan předseda Benda, prosím. K tomuto sporu jsem připraven se vrátit na nějakém grémiu. Myslím, že závisí na tom, jestli je možné vůbec a v jaké podobě dávat procedurální návrhy v průběhu projednávání programu schůze. Nebavíme se o situaci, kdy jsme v rozpravě.

Nejsem připraven se vrátit k tomu, že když jsme jednou návrh prohlásili za nehlasovatelný, ne že jsme ho odmítli, prohlásili za nehlasovatelný rozhodnutím předsedajícího Poslanecké sněmovny, potvrzeným hlasováním Poslanecké sněmovny, takže ten návrh je možné vznášet znovu. Prosím, paní předsedkyně. No, já to nechci hrotit. Já si vážím svého kolegy Marka Bendy a určitě má větší zkušenosti tady v parlamentarismu než já, ale my jsme nehlasovali o tom návrhu samotném, my jsme hlasovali o námitce o námitce proti postupu předsedající, že ta nepřipustila to hlasování, čili podle mě prostě to je úplně jiné hlasování než to hlasování, které by se týkalo vlastního odmítnutí nebo zamítnutí stavu legislativní nouze.

Tento návrh se může vznést v případě, kdy na pořadu schůze je zařazen ten bod, s kterým legislativní nouze souvisí, což není tento případ. Také jsme se shodli a teď mi promiňte ten výraz vybruslili jsme z toho tím, že jsme nechali hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

Myslím, že takováto byla dohoda. Chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Ano, paní místopředsedkyně.

Řekla jste, promiňte, že ona nemá právo to vznést, protože nemá přednostní právo. Výborně, děkuji.

Nyní je přihlášen pan poslanec Marek Novák a připraví se jako předposlední paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Feranec. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Žádám o zařazení nového bodu, a to bodu pod názvem Situace živnostníků ve státě vedeném pětikoalicí. Chci se na tomto místě bavit o dopadech zvýšených odvodů do sociálního systému a dalšího znevýhodňování podnikajících fyzických osob v České republice. Jde o další balonek, který nedávno vypustila Fialova vláda. Bohužel vzhledem k tomu, jak rychle praskl ten balonek předchozí, kdy se tato asociální vláda chystá ve zrychleném procesu obrat naše seniory, je toto téma rozhodně namístě a naši živnostníci se oprávněně obávají, že další vládní kladivo se chystá právě na ně. V rámci testování trpělivosti občanů České republiky vláda Petra Fialy vypustila do veřejného prostoru informaci, že by se v rámci hledání příjmů do státního rozpočtu mohly během tří let zvýšit tyto odvody až o 60 %. Znovu pro všechny diskutující, kteří mě rozhodně neslyšeli: o 60 %. Děkuji za vaši toleranci, kolegové, i vám kolegyně. Vychází přitom z deset let starého průzkumu, ve kterém vyšlo, že průměrný zaměstnanec platí v součtu o třetinu vyšší daně a odvody než průměrný živnostník. A protože tu máme vládu analytiků a ekonomů, tak si řekli: Dobře, tak jim to, těm živnostníkům, prostě o třetinu zvedneme. A když jako vláda narazíme, tak se budeme tvářit, že jsme jen tak debatovali a vysílali signály. Ale vy jste narazili! Zvláštní je, že nikdo z vládní koalice neřekne, že pokud si živnostníci platí nejnižší možné zálohy důchodového pojištění v dnešní výši 2 944 korun u hlavní činnosti a 1 178 korun u živnosti vedlejší na tyto minimální zálohy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí spoléhá skoro 400 000 živnostníků tak také odcházejí do penzí s těmi nejnižšími důchody. Je to však jejich rozhodnutí, ne vaše. Razantním zvýšením odvodů pro živnostníky sebere tato vláda složená z několika rádoby pravicových, jedné ultralevicové a jednoho podnikatelského projektu, zařídí po období covidu, po období inflace a raketového růstu cen jediné: živnosti a živnostníci začnou masivně končit a radši půjdou na úřady práce anebo do státní správy. To by asi bylo to nejlepší, co vy teď očekáváte. Nicméně si neuvědomujete jednu věc.

Teda pardon, pětistrana. Vláda našeho státu začala po posledních volbách systematicky ničit životy občanů České republiky a nyní přechází na živnostníky.